39.

Z pověření vlády návrh uvede pan ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych z pověření vlády uvedl vládní návrh zákona o pobytu cizinců a další související zákony. Hlavním cílem návrhu je posílit bezpečnostní prvky migračního procesu a mechanismy zamezující zneužívání ustanovení migračního procesu. Tohoto cíle chce vláda dosáhnout například změnou často zneužívaných ustanovení, efektivnějším využíváním utajovaných informací a změnou procesních ustanovení, která neodpovídají specifikům řízení o pobytu cizinců. Vláda těmito opatřeními reaguje mimo jiné také na podněty výboru pro evropské záležitosti, který vládu požádal právě o posílení bezpečnostních prvků migračního procesu. Některá z navrhovaných opatření jsou zároveň součástí vládního balíčku, jehož cílem je zvýšit vnitřní bezpečnost České republiky. Návrhem jsou dále do českého právního řádu transponovány dvě směrnice Evropské unie, které upravují podmínky pobytu cizinců a příslušníků třetích zemí. Jde jednak o cizince, kteří mají být na území České republiky zaměstnáni jako sezónní pracovníci, jednak o cizince, kteří mají být na území České republiky převedeni k výkonu konkrétní kvalifikované pracovní pozice v rámci jednoho koncernu, tedy mezi jednotlivými složkami tohoto koncernu.

Cílem vlády je podporovat takové formy migrace, která bude přínosem pro českou ekonomiku a Českou republiku a zároveň posílí její mezinárodní konkurenceschopnost. Z tohoto důvodu návrh umožňuje vládě vytvářet konkrétní programy pro tuzemské zaměstnavatele a určité kategorie cizinců, jejich budoucích zaměstnanců. Těmto cizincům bude umožněn vstup a pobyt na území za výhodnějších podmínek. Vláda bude moci také pružně reagovat na aktuální nedostatek pracovníků v určitém odvětví. Dále se navrhuje zavést povolení k dlouhodobému pobytu pro investory, kteří plánují v České republice uskutečnit významnou investici a v rámci ní vytvořit stanovený počet nových pracovních míst. Tito zahraniční investoři budou moci volit mezi standardním dlouhodobým pobytem, a tedy získat dlouhodobé vízum za účelem podnikání, anebo na základě nově stanovených mechanismů získat na území České republiky oprávnění na dva roky. Návrh obsahuje také další změny, které vyplynuly z aplikační praxe a které je nutné provést i vzhledem k současnému vývoji mezinárodní situace. Cílem vlády je na jedné straně podporovat migraci, která bude přínosná pro Českou republiku, a současně pak zohledňovat bezpečnostní rizika s migrací spojená. Prioritou vlády v této věci je, aby do České republiky přicházela kvalifikovaná pracovní síla.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Zuzku Bebarovou Rujbrovou, aby nám představila příslušný zákon.

A konečně, pokud jde o to něco navíc, dochází ke zpřísnění povolovacího procesu ve správním řízení ve věcech pobytu cizinců zavedením řady odchylek právní úpravy správního řízení ve jménu posílení bezpečnostních aspektů. Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. V případě, že se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Vzhledem k tomu, že neeviduji žádný návrh na vrácení či zamítnutí, budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému garančnímu výboru? Není tomu tak. Zahajuji hlasování.

Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Není tomu tak. V případě, že tomu tak není, konstatuji, že návrh byl přikázán výboru pro bezpečnost jako garančnímu. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Přečtu ještě omluvy, které tady mám. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce. Pan poslanec Ivan Gabal se omlouvá dnes od 15 do 16, pan poslanec Jaroslav Holík se omlouvá dnes od 16 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Helena Válková se omlouvá dnes od 15 do 16 z osobních důvodů, paní poslankyně Marta Semelová se omlouvá dnes od 15 hodin do konce jednacího dne z důvodů neodkladného jednání v kraji, paní ministryně Michaela Marksová se omlouvá dnes z odpoledního jednání z pracovních důvodů. To byly omluvy.